A pan ministr říká, že by byly pokryty z toho upraveného programu Kultura, o což také žádáme, aby ten program byl upraven. Ale ty výzvy budou vypsány v říjnu. To znamená, když to půjde mimořádně dobře, tak ty peníze dostanou v listopadu.

Za druhé žádá ministra kultury a ministra průmyslu a obchodu, aby upravili podmínky čerpání z programu COVID Kultura tak, aby zohlednili specifika provozu kulturních institucí.

Tak ještě jednou dobrý den. Já bych se jenom chtěl odvolat, že se chci přihlásit k těm našim usnesením, která byla načtena v podrobné rozpravě a byla vám rozdána...

Nikoho dalšího nevidíme.